Jedna věc, a to říkám úplně vážně, a vy to víte, Šumava opravdu vysychá.

Ale Šumava, a vy určitě tak jako já máte přečteného Karla Klostermanna, určitě všechny jeho knížky.

Bohužel dneska na Šumavě jsou poslední zimy teplé a bohužel asi budou i nadále, a jestliže nám sníh roztaje v březnu, tak Šumava bude vysychat dál.

K tomu se přihlašuji, a to dokonce v té míře, že o tom rozhodně budeme hovořit již ve stávající novele v rámci potom jednání výboru při druhém čtení, jakým způsobem ještě více umožnit přirozenou retenci, protože, a to si musíme připustit, klimatické změny a jejich dopady jdou rychleji, než jsme čekali, a bohužel sucha dneska dopadají na Šumavu také. Ale dopadají na ni i v oblastech, kde kůrovec neřádil, a přesto tam Šumava vysychá.

Je tam celá řada možností, jak s tím něco dělat, a věřte mi, že mám přirozený zájem, a to není klišé a nejsou to s odpuštěním kecy a přesvědčíte se v dalších měsících určitě o tom, a to i v plánu péče, že se budeme v rámci možností snažit dělat maximum pro to, abychom vodu na Šumavě udrželi. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Děkuji, pane ministře.

Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Adam Rykala bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci zákona o úvěru. Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře financí, návrh zákona o spotřebitelském úvěru, o kterém budeme v následujícím období hovořit a diskutovat na půdě Poslanecké sněmovny, je mnohem přísnější než dosavadní zákon.

Docházelo tak a stále dochází k zadlužování lidí, kteří se neumějí bránit, kteří nerozumějí podmínkám, které jsou uvedeny ve smlouvě, a často na tyto lichvářské triky naletí.

Proto se ptám, pokud bude přijat přísný zákon o úvěru, dokáže vaše Ministerstvo financí, resp. vámi zřizované subjekty, kontrolovat dodržování tohoto zákona? Dokáže dávat vysoké pokuty? Děkuji panu poslanci Rykalovi. Bude mu odpovězeno písemně. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Bohuslav Svoboda, který bude taktéž pana ministra financí Andreje Babiše nepřítomného interpelovat ve věci ČEZu. Hezké dobré odpoledne, nepřítomný pane ministře. Zajímalo by mě, jak člověk, který měl celou svoji volební rétoriku postavenu a celý étos postaven na boji proti korupci, klientelismu, nešvarům tohoto typu, jak se člověk, který toto měl jako volební program, postaví k informacím, které se objevily v médiích, o tom, jak pracuje jeho místopředsedkyně strany, a jak se říká, nejbližší pravá ruka Radmila Kleslová. Jak se postavíte k tomu, že metody, které uplatňovala paní Kleslová na některé členy dozorčí rady ČEZ, tj. nátlak, ovlivňování a podle toho, jak to znělo, troufám si říct i vydírání, zda je to vhodné, aby místopředseda vašeho hnutí používal takovéto metody.

Prosil bych tedy o odpověď, kde je pravda. To, co říkala ona, nebo to, co jste říkal vy?

A také bych se zeptal, kde je boj proti klientelismu, když my jsme za rok působení na magistrátu odstranili všechny funkční politiky z představenstev firem a vy je tam zase znovu dáváte. Kde je ten boj proti klientelismu, když německý model, který jsme pracně zavedli, vyměnili ve všech představenstvech politiky a vy je tam znovu dáváte? A jsou to jenom politici za hnutí ANO, sociální demokracii a jedna nezařazená, která hlasuje s vámi. Děkuji panu poslanci Svobodovi.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Pan ministr životního prostředí.